Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo.

Garančním výborem byl navržen výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Návrh, tak jak bylo řečeno, představuje pouze technickou změnu reagující na změnu v počtu obyvatel ve volebních obvodech do Senátu. Novela se týká pouze přílohy č. 3 zákona obsahující seznam volebních obvodů pro volby do Senátu s uvedením jejich sídla. Cílem je změna vymezení těch volebních obvodů, ve kterých došlo k poklesu nebo zvýšení obyvatel pod, resp. nad zákonem stanovenou hranici.

S ohledem čistě na technickou povahu návrhu zákona a zmíněnou nutnost schválit změnu vymezení volebních obvodů v dostatečném předstihu před volbami do Senátu na podzim tohoto roku tento procesní návrh podporuji a o podporu bych chtěla požádat i všechny ostatní poslance. Děkuji vám za pozornost. Já přeji hezké odpoledne. Děkuji paní zpravodajce Jane Vildumetzové a otvírám tímto obecnou rozpravu, do které... Ano, takže paní poslankyně Jana Černochová. Máte slovo. Prosím, paní poslankyně. Děkuji, pane místopředsedo. Já se budu snažit být maximálně stručná. Ten návrh podpořím. Na druhou stranu bych chtěla navrhovatele poprosit, jestli by skutečně nebylo možné vymyslet v budoucnu nějaké jiné řešení, protože někteří obyvatelé ČR mají to štěstí, nebo to smůlu, podle úhlu pohledu, že volí během šesti let třeba i třikrát. Nebo dvakrát. Dělo se to v minulosti i v našem hlavním městě. Tuším, že to byla někde oblast kolem Prahy 9, kde jsem právě poukazovala na to, že tam skutečně ti lidé volí co dva roky. Takže najít nějaké systémové řešení, jestli zvednout, snížit počty těch obyvatel. Nevím. Já tady teď nevystupuji proto, abych něco navrhovala. Spíš prostě abych poprosila kolegy z rezortu Ministerstva vnitra i paní hejtmanku a zpravodajku, aby nad tím přemýšleli, protože pokud chceme, a ta diskuse tady probíhala i včera, pokud chceme, aby se lidé účastnili voleb v co možná největším počtu, tak aby skutečně ty volby měly nějakou relevanci, výsledky těch voleb měly nějakou relevanci, tak jim to nekomplikujme a nechme je volit si opravdu toho svého senátora na celých šest let. Ne že si každé dva roky budou volit někoho jiného. Děkuji. Děkuji paní poslankyni Černochové. Další přihlášený do obecné rozpravy z místa pan poslanec Marek Benda. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já také nebudu zpochybňovat, že tuto technickou normu schválíme v jednom čtení. Rozumím tomu, že se mění volební obvody.

A bylo by trochu nešťastné, kdyby se tak stalo někdy začátkem léta.

A současně, a to je zase spíš prosba na Ministerstvo vnitra, ale tak trochu na nás na všechny, já myslím, že je velmi nešťastné, že ty volby se stále sunou víc a víc dopředu, víc a víc k prázdninám. A to nejenom senátní volby, ale komunální volby, krajské volby.

Samozřejmě zkracuje šanci se nějakým způsobem odprezentovat. A myslím, že by mělo být zájmem nás všech společně se domluvit na tom, že řekneme, tak jako to mají třeba Spojené státy jeden pevný termín. Volí se druhé úterý, nebo druhou sobotu, neděli, v listopadu. A myslím, že by toto mělo být zájmem nás všech. Když už máme otevřené senátní volby, tak na to upozorňuji, protože si myslím, že touto cestou bychom se měli vydat. Že to posouvání dopředu a dopředu, ještě navíc s tím, jak do toho vstupuje prezident. Je to takové jako lehce na náhodu. Že bychom opravdu měli směřovat k tomu, abychom ve volbách dlouhodobě, zejména v těchto, které jsou, jsou pevné a nijak se nemění. Mimochodem prezidentské volby jsou stejný příběh. Takže bych doporučoval, abychom ve všech volbách, které se konají bez rozpouštění, to směřovali k nějakému pevnému datu a pokusili se tady na tom shodnout. Není to návrh k tomuto. Jenom jsem chtěl při té příležitosti upozornit na tyto skutečnosti. Děkuji za pozornost. Děkuji, panu poslanci Bendovi.

Děkuji vám, pane předsedající.

Ministerstvo vnitra se samozřejmě nad těmito návrhy již zamýšlí. Přesto děkuji vám za ty připomínky a samozřejmě Ministerstvo vnitra nadále na těchto připomínkách pracuje. Paní zpravodajka má také zájem. Já ještě mezitím přečtu jednu omluvu.